Česká televize funguje jako podpůrný propagační nástroj pro současný mainstreamový politický diskurz. Vytváří svoji vlastní politickou agendu a prohlubuje si tak svůj politický vliv. Není odpovědná žádnému voliči a je kontrolována pouze mediální radou. Opravdu chceme takovou Českou televizi, která provádí soustavnou cílevědomou ideovou masáž a vystavuje propagandě i malé děti?

Jedná se o zatajování smluv, vyvádění milionů korun spřízněným PR agenturám, přestože má Česká televize vlastní PR oddělení, zatajování odměn klíčových pracovníků a podobně. Až České televizi dojde finanční rezerva vytvořená předchozím vedením, bude se propadat do mnohamilionové ztráty.

Schválení výročních zpráv znamená pokračování hospodářských problémů České televize a vynucení potřeby zvýšení koncesionářských poplatků. Děkuji za pozornost.